A máme to dneska vyřízeno, hotovo vyřízeno.

Tak o tom už jsem hovořil, to je o té návratné finanční pomoci. Ano, a toto taky bylo diskutováno. Lze tak například uložit za porušení... takže vláda, vláda chce uložit, abychom to řekli adresně.

No to je úplně neuvěřitelný. Tak to je šílený tedy, musím říct.

Kde na to má vzít?

Ale kdokoli, i kdyby pracující člověk.

Pravda, tyto pokuty prosazovala i minulá vláda Andreje Babiše. My jsme hlasovali proti.

§ 12. No tak to je teda další síla.